Zkuste zabrzdit legislativní činnost v resortu dopravy. Jestlipak víte, kolik novel, které se týkají buď zákona o pozemních komunikacích, nebo provozu na pozemních komunikacích, v tomto volebním období jsme už projednávali? Dvacet pět! Mimochodem v minulém sněmovním týdnu jsme dva takové zákony opětovně vraceli do... To není normální! Jak můžeme spravedlivě chtít po účastnících silničního provozu, aby se v tom orientovali, když nám to vychází jedna novela měsíčně? Já vím, že mnohé z nich jsou poslanecké, ale mnohé z nich jsou poslanecké z řad vládních poslanců. Zkuste svou autoritou zastavit tohle bombardování neustálými změnami. Nikam to nevede.

Použijte oblíbenou taktiku Dana Ťoka přijďte se změnou bodového systému.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

Děkuji za slovo. To znamená, že pokud teď na začátku února on neví, jaké bude mít finance následující rok, tak je to pro ně dost problematické, aby cokoliv dlouhodobě plánovali. Druhá věc byla ohledně vaší nepřítomnosti.

Leč já už tedy nebudu zdržovat.

Děkuji vám za slovo. A je to z toho důvodu, že tady máme tři návrhy na zařazení bodů, které se týkají každý tedy úplně něčeho jiného, ale velmi závažných a důležitých věcí, a vlastně v tuto chvíli jenom ti, kteří mají možnost, protože mají tu možnost s přednostním právem vystoupit, se k tomu mohou vyjadřovat. A proto znovu apeluji na to, abychom ty body schválili jako řádné body naší schůze, aby i ti, kteří nemají tu výhodu přednostního práva, se mohli dotazovat a mohli tedy v té debatě vůbec vystoupit.

Prostě tady ta debata má význam ve všech těch věcech, které jsou tady navrhovány, všechny jsou dostatečně zásadní, abychom upřednostnili jejich projednání před některými z těch, které nás čekají dle řádného programu, a máme šanci tady aspoň potom nad tím vést skutečně debatu a ne jenom, jak to je častokrát, velmi mimoběžný dialog. Mě by totiž opravdu zajímalo, jak by pan ministr Toman reagoval na ty konkrétní výhrady, které tady zazněly v příspěvku předsedy našeho klubu pana Kalouska. Ale tam už neočekávám, že tedy to vystoupení pana ministra přijde, pokud tady ještě vůbec je.

Věřím tomu, že to celé té diskuzi jenom prospěje.

Děkuji za slovo.

To je můj názor.

Děkuji, pane místopředsedo.

Pro připomenutí. Jedná se o návrh novely, která by měla zakotvit do našeho právního řádu povinnost vlády vyčlenit v rámci státního rozpočtu na každý rok prostředky ve výši 2 % HDP. A ten návrh je podle predikce Ministerstva financí na daný rok, čímž vyhovuji tomu požadavku, který měla vláda při neúspěšném předkládání toho mého minulého návrhu v minulém volebním období.

I přes nedostatečný dosavadní nárůst výdajů na obranu v posledních letech, který jistotu dosažení tohoto cíle ani za minulé, ani za současné vlády nedával, všichni představitelé vlády doposud alespoň ústně deklarovali, že tento cíl chceme dosáhnout.

Jak se zdá, byly to pouze sliby a prázdné řeči. Vláda zjišťuje, že nebude již nadále mít prostředky na sliby a dárečky, které voličům rozdala. V lednu letošního roku se rozpočet propadl do deficitu 8 mld. korun. Stalo se tak pouze potřetí v naší porevoluční éře, ale všichni se tváří, jako by se nic nedělo. Jde přitom o zcela jasný signál, že léta hojnosti nám pomalu končí.